Kolegyně a kolegové, pouze krátce. Za tu dobu, co jsem ve Sněmovně, jsem si zvykl, že jsou určité typy řečníků, kteří svoji rétoriku nezmění, a tak dovolte, abych zde ocenil ty, kteří dnes diskutovali, nikoho neuráželi, mluvili k věci a přinášeli argumenty pro a proti. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já bych chtěl skutečně ocenit vystoupení pana poslance Bartoška.

Já děkuji. S přednostním právem místopředseda Sněmovny Jan Bartošek.

Nyní přistoupíme k hlasování o návrzích, které zde padly. Nejprve je to návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování od pana poslance Fiedlera. Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu registrovali svými kartami.